Tímto tedy otevírám vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, sněmovní tisk 171, je to náš dnešní bod 2 a je ve zkráceném jednání.

Děkuji. Dobré skoro poledne, vážená paní předsedající, milé kolegyně, kolegové.

Proto předkládáme tuto zákonnou úpravu, která teď akutně reaguje pro tuto situaci a pro ty příští týdny v několika oblastech na konkrétní potřeby, které tady jsou.

Nebudou v situaci, že by museli chodit a žádat o nějaké další speciální pracovní povolení. Firmy, zaměstnavatelé nebudou muset prokazovat, jestli na tu pozici soutěžili nějaké občany České republiky, nějaké uchazeče o práci z České republiky.

Toto je součást této novely zákona.

To tady avizuji. Druhou oblastí, kde v této zákonné úpravě reagujeme, je problematika dětských skupin.

To znamená, upravujeme podmínky, že to nemusejí být děti zaměstnanců a podobně.

Takže to je tato část.

I toto tam je vloženo.